Konec dobrý, všechno dobré. Uvidíme, jak to dopadne. Ale v tomto případě skoro bych řekl, že v žádné frakci ten rozpočet nebudí nadšení, a spíše vnímám určité rozpaky. A tak je otázka, do jaké míry státotvornost a politická odpovědnost za výsledek bude rozdělena napříč politickým spektrem. A na rozdíl od kolegy Fialy, který tady zdůrazňoval, že od začátku jsou zdrženliví a v podstatě pouze akcentují některé priority, tak my jsme svůj díl státotvornosti odvedli v prvním čtení. My jsme se v prvním čtení rozhodli neblokovat tento návrh, byť jsme s ním také nebyli spokojeni.

Ale nechme na hlavě, třeba bychom týden dva rozpočtového provizoria přežili. Ale co je zjevné z kvality a obsahu diskuse nad tímto návrhem státního rozpočtu, že rozhodně tato Sněmovna nemá jasno, s jakým mandátem by případné přepracování státního rozpočtu mělo probíhat. A když nejsme schopni se dohodnout ani na tomto, tak uznejte sami proč vracet takový rozpočet? V každém případě asi v této fázi už se s tím příliš mnoho dělat nedalo.

A jeho vytrvalá snaha vrátit se do tohoto kolejiště či řečiště mi přijde opravdu, opravdu neadekvátní.

Čili dá se říct, že rozpočet v žádném případě nebude to, co bychom očekávali. A to je možná hlavní důvod naší zdrženlivosti.

No, jestli tři desetiny procenta v bilionovém státním rozpočtu je drama, nevím. Samozřejmě škoda každé koruny. Ale já si pamatuji medvěda, který nebyl spravován vládními úředníky, o kterém se rozhodovalo politicky v této sněmovně, musím říct, že dokonce především na půdě rozpočtového výboru, a ten neměl 3,5 mld., ten měl minimálně dvakrát tolik. A je jenom otázka, jestli politické rozhodování lidí z regionů, kteří se rozhodli, že přidají té škole a ne jiné škole, je o tolik kvalitnější než rozhodování úředníků na ministerstvu.

Spíše je otázka, pokud projdou ty navýšené vládní rezervy, co se s nimi stane, na co budou použity. Protože ty tři desetiny procenta rozhodně neznamenají nějaký velký prostor pro realizaci priorit nové vlády. Pokud by nová vláda měla nějakým podstatnějším způsobem rozdělovat peníze, tak by musela asi přistoupit k novelizaci zákona o státním rozpočtu, což tady také trošku v ovzduší kolovalo, ale zatím my o této myšlence nevíme nic víc, než že se možná někde o ní uvažuje. Čili to pokud jde o ty nešťastné plošné navýšené vládní rezervy.

V daném prostoru se nedají dělat zázraky. Ale ono je také důležité, jak se ty priority naplňují, jak se realizují. Samozřejmě že jsme také pro podporu vědy, inovací, rozvoje. Je to jeden z mála konkurenceschopných faktorů naší země, pokud tento sektor bude šlapat a nebude pouze byrokraticky spravován a ty peníze doputují tam, kam mají. Ovšem asi nepomůže, pokud tady vyhlásíme válku Akademie věd či Grantová agentura versus Ministerstvo vnitra a platy policistů. Popřípadě zhojit vědu na úkor agrokomplexu, protože agrokomplex objektivně tady existuje bez ohledu na to, že do Sněmovny byl zrovna zvolen pan Babiš nebo někdo jiný.

Ale ty ostatní, nezlobte se, to zavání naschvály, že vy, když jste mi zabili strýčka, tak já vám seberu peníze z vaší kapitoly, a to se mi příliš nelíbí. Když to shrnu, snad se nezachovám příliš jako falešný prorok či špatný prognostik. Já odhaduji, jak asi ty pozměňovací návrhy dopadnou. Budu rád, když některé drobné, včetně těch z naší dílny, projdou.

Předpokládám, že rozpočet schválený bude. Ale ty hlasy ve třetím čtení o celkovém usnesení, ty už od nás očekávat nemůžete. Přesto se přimlouvám za ty dílčí pozměňovací návrhy, které jsem zmínil a které jsem naznačil. S dílem ještě chvilku počkáme, protože je zde faktická poznámka pana předsedy Kalouska. Po něm pan poslanec Bendl. Děkuji za slovo. Já jsem slíbil Mládkovi, že nebudu zdržovat, tak nechci zdržovat.

Děkuji za slovo. Já bych nerad, aby jeho vlak způsobil nějaké železniční neštěstí, takže ho vrátím zpátky do kolejiště.

Když úředníky kontroloval pan ministr Kalousek, tak to bylo v pořádku. Teď, když totéž dělá současný nebo bude dělat budoucí ministr financí, tak je to špatné.